Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Já bych rád vaším prostřednictvím zareagoval na svého předřečníka.

A to, že jsme chtěli dát 100 milionů na pomůcky pro invalidy a 100 milionů pro záchranný sbor, si myslím, že bylo plně oprávněné, protože přece jenom ta struktura české rozvojové pomoci, a já jsem se v této oblasti pohyboval dost dlouho, byla skutečně vzdálená jakékoli realistické politice, jakékoli politice tak, aby rozvojová pomoc přinášela to, co má doopravdy přinést, tzn. posílila hospodářství této stávající země a pomohla upevnit pozici České republiky. Já také děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych prvně rád vyjádřil lehké politování, že jsem tady po zhruba čtyřech hodinách diskuse třech hodinách diskuse, děkuji za opravení neslyšel pořád žádné konkrétní věci z toho dokumentu, které vadí jeho odpůrcům. A dále bych zareagoval prostřednictvím pana předsedajícího na svého stranického kolegu, že nejenom u té rozvojové pomoci dochází k nekonzistenci kolegů z SPD, ale u samotných deklarací, kde stejně tak, jako v globálním paktu je deklarace, že se má ten problém migrace řešit společně, tak i na výboru pro evropské záležitosti jsme přijali usnesení, ve kterém byl bod deklaratorní, že se migrace do Evropské unie má řešit společnými silami, a pro toto usnesení hlasovali i zástupci z SPD. Děkuji.

Pane ministře. Ráno jsme zamítli návrh zákona s tím, že není potřebný. A byli to ti samí, kteří dneska říkají a obhajují ten pakt že je to zbytečné.

To je přece klíčová otázka. A pokud to přináší nějaké výhody, nebo nevýhody, tak se o nich bavme.

To je ta základní výhrada.

Mně to nedává žádnou logiku. To je ta základní výhrada.

Děkuji, pane místopředsedo. Prosím. Děkuji.

S faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura.

A pak mám dotaz.

Ti samí představitelé to taky podepíšou? Proč nejsou spokojení doma? A ti samí to podepíší? Děkuji.

Dvě minuty, pane poslanče.

A tehdy také z té Pařížské dohody se již v době jejího projednávání odhlásily Spojené státy. Já myslím, že bychom se měli poučit.

Děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Langšádlová do řádné rozpravy. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já asi úvodem je to nezávazné, proč by to měla Česká republika přijímat, co nám to přinese. No, já bych udělala takové malé ohlédnutí.

A já sama nepovažuji Organizaci spojených národů za žádné ideální společenství.